Budeme tedy pokračovat v přerušené podrobné rozpravě. Připomínám, že pozměňovací návrhy a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny. S přednostním právem jsem viděl, hlásil se pan předseda Jurečka. Ale měl jsem zde přihlášeného pana poslance Pávka. Pěkné dopoledne, vážený pane předsedo, pane ministře, dva členové vlády, kolegyně, kolegové.

Myslím si, že na půdě parlamentu mají především rozhodovat argumenty, diskuse a potom hlasování.

Přednostní právo pan předseda Farský jsem zaregistroval. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, já k programu této mimořádné schůze a přímo k tomuto prvnímu bodu.

Ale od té chvíle, co předložili těchto 48 podpisů, se událo docela dost věcí. Jedna je ta, že bylo zrušené jednání Bezpečnostní rady státu v pondělí, které se tomuto tisku a otázce Dukovan mělo věnovat. Bylo zrušeno. Pan premiér se zároveň vyjádřil, že vlastně není kam spěchat, že stejně to výběrko tahle vláda vyhlašovat nebude.

Čeho se to bude týkat, to už nám ale neřeknou. Ve chvíli, kdy premiér říká, že vlastně není potřeba spěchat, ve chvíli, kdy se ruší jednání Bezpečnostní rady státu, vylétají bez mandátu lidi, kteří nemají právo dělat zahraniční politiku. Já v tomhle bych se chtěl zeptat zástupců vlády, ideálně samozřejmě pana ministra zahraničních věcí, s jakým mandátem tam letí. Co tam mají dohodnout? Je to cesta placená z veřejných rozpočtů. Sice letí soukromým letadlem, ale to letadlo musí někdo zaplatit, stejně jako výdaje. A bude to platit Kancelář prezidenta republiky. A jestli jsou informováni a pro jednání, co je tématem této cesty a jaký vliv to může mít na tento zákon. To je pro mě docela zásadní informace a rád bych od členů vlády slyšel odůvodnění, proč to tak je.

A tak dávám návrh na přerušení projednávání tohoto zákona do doby projednání v Bezpečnostní radě státu.

Takže přerušení do projednání tohoto bodu na Bezpečnostní radou státu? Je otázka, jestli se Bezpečnostní rada státu chce zrovna tímto zákonem zabývat. Návrh skutečně zní, abychom tento bod přerušili do projednání v Bezpečnostní radě státu, která se k tomuto bodu měla scházet v pondělí, a to jednání bylo zrušeno.

Proto navrhuji, abychom kdyby v pondělí se BRS sešla, Bezpečnostní rada státu, tak bych tento důvod neměl, ale nesešla se, tak dávám tento návrh. Do té doby vás žádám o hlasování o přerušení. Do té doby. Děkuji. Je to hlasovatelný návrh. Do projednání tohoto tisku respektive tohoto vládního návrhu zákona bude přerušen tento bod. Kdo je pro přerušení? Kdo je proti?

Budeme pokračovat. Přednostní právo pan předseda Jurečka.